Také probíhá spolupráce ve formě zasílání všech rámcových pozic, které jsou schváleny výborem pro Evropskou unii na pracovní i na vládní úrovni. To znamená, že všichni čeští europoslanci disponují aktuálními pozicemi vlády k projednávaným legislativním návrhům na evropské úrovni. Před plenárními zasedáními ve Štrasburku a Bruselu jsou našim poslancům zasílány informace o pozicích České republiky z hlediska vlády k prioritním legislativním návrhům. Poslanci tak, pokud chtějí, a záleží skutečně na nich, mohou při hlasování na plénu zohlednit pozici vlády České republiky. Tady bych se chtěl trošku zastavit, protože vláda jako taková přirozeně nemůže zasahovat do fungování Evropského parlamentu. Naši europoslanci, jak už zde bylo také řečeno v tom dotazu, který zazněl, jsou součástí jednotlivých politických skupin v Evropském parlamentu. Tyto politické skupiny se domlouvají na společném postupu a ne vždy ta většinová stanoviska v těchto parlamentních frakcích v EP jsou v souladu se zájmy České republiky. Pak záleží na jednotlivých europoslancích, zdali upřednostní stanovisko své politické frakce, anebo jestli upřednostní pozici vlády České republiky. Jsem ale přesvědčen, že každý europoslanec má možnost si velmi rychle ověřit a zjistit, jaká je pozice vlády k těm klíčovým věcem, které se na úrovni Evropského parlamentu projednávají a rozhodují. S europoslanci, europoslankyněmi také na pravidelné bázi komunikuje stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. Pochopil jsem, že interpelace se týkala jiné roviny, to je roviny komunikace s jednotlivými ministerstvy.

Přirozeně pokud existují konkrétní příklady toho, kde ministerstva nereagovala na dotazy poslanců Evropského parlamentu, tak bych poprosil, kdybych tyto konkrétní příklady mohl slyšet, tak abych o tom promluvil se členy vlády, upozornil je na to, že tady tato věc nefunguje dobrým způsobem. Prostě potřebujeme i tuto formu zpětné vazby. A jinak v každém případě určitě i v letošním roce uspořádám setkání se všemi europoslanci, europoslankyněmi. Pokud zmiňované poslankyně Evropského parlamentu mají tyto konkrétní výhrady, určitě bych je rád speciálně na toto jednání pozval a tam o těch věcech můžeme mluvit. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane premiére, za odpověď a za vstřícnost k řešení tohoto problému. Já jsem slíbil již uvedeným paním poslankyním, že tento problém zde přednesu a že vás s ním seznámím a že budu rád, když se nějakým způsobem řeší. To, o co se vlastně jedná, jsou zřejmě případy, kdy vyžadují nějaké rychlé stanovisko.

Děkuji. Děkuji. Prosím, pane předsedo. Ano, děkuji. Čili možná to může být návod pro naše členy Evropského parlamentu. V případě, že některé ministerstvo nereaguje dostatečným způsobem, je dobré se přímo obrátit na tajemníka pro Evropskou unii Tomáše Prouzu, tak aby tyto věci přímo mohl řešit. Já to jenom říkám proto, že ta koordinace našich europoslanců teď bude speciálně důležitá.

Takže tohle vidím jako jedno z důležitých témat pro to další setkání s našimi europoslanci, které Úřad vlády uspořádá. Vidím to také jako důležité téma pro jednání s politickými stranami zastoupenými tady v Poslanecké sněmovně. Já bych rád nejpozději v únoru uskutečnil setkání předsedů politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, tak abychom se na této vrcholné politické úrovni dohodli na tom, že budeme postupovat společně z hlediska ochrany českých zájmů, pokud půjde o jednání o brexitu. Myslím, že to je jedno z nejvážnějších témat, které je v tuto chvíli před námi, a neměli bychom rezignovat na snahu hledat nějakou společnou národní pozici, kterou potom bude zastávat vláda, kterou budou zastávat jednotlivé politické strany, ale kterou také budou zastávat naši zástupci, které jsme si zvolili do Evropského parlamentu.

Děkuji za slovo.

Cestující, starostové obcí, ale ani zaměstnanci Českých drah tento nenormální stav nechápou.

Děkuji.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, tohle je skutečně spíše téma pro ministra dopravy. Jak jsem slyšel tu citaci od pana poslance v té odpovědi, tak mám dokonce dojem, že jsme dostali tu odpověď stejnou, protože já jsem se obrátil na základě tady té interpelace pana poslance Hovorky na ministra dopravy a on mi poskytl odpověď na interpelaci. Já bych ji tady teď mohl přečíst a asi bychom nikdo z nás nebyli spokojeni. To znamená, podle informací, které jsem dostal z Ministerstva dopravy, by tam měla být otevřena pokladní přepážka, a to ráno od tři čtvrtě na pět do cca tři čtvrtě na jednu se dvěma přestávkami pro toho pracovníka nebo pracovnici, která tam je.

A na řadě našich nádraží je k dispozici infrastruktura, která byla hodně využívána v minulosti, ale dneska pro ni žádné velké využití není.